Zadržení řidičského průkazu představuje významný zásah do práv občana, a tedy není žádoucí, aby toto oprávnění měl policista tam, kde podezření z přestupku by záviselo čistě na jeho subjektivním posouzení. Přestupek překročení nejvyšší povolené rychlosti, jak jsem již řekl, je prokazatelně spolehlivě zjištěn způsobilými technickými prostředky bez možného subjektivního uvážení.

Výběr podmínek pro zadržení řidičského průkazu je tedy otázkou úvahy zákonodárce, byť toto uvážení musí vycházet z legitimních důvodů. Rovněž z ústavněprávního hlediska nelze považovat za nerovnost, pokud překročení nejvyšší povolené rychlosti je zjištěno automatickým technickým zařízením, například prostředkem s kamerovým systémem, a řidič není na místě zastaven a ztotožněn. Již dnes je v takovém případě postihován pouze provozovatel vozidla pokutou, aniž by mu mohl být uložen zákaz činnosti a zapsány body v registru řidičů, a není to považováno za diskriminaci řidičů, kteří jsou kontrolováni na místě.

A konečně připomínce, že s ohledem na obvyklou dobu správního řízení je zde navíc vysoká pravděpodobnost, že doba správního řízení by v řadě případů překročila zákonem stanovený rozsah zákazu činnosti, musím říci, že poukazuji pouze na to, že již podle stávající právní úpravy je možné zadržet řidičský průkaz řidiči, který ujel z místa dopravní nehody, přičemž za tento přestupek se zákaz činnosti buď neukládá vůbec, anebo jen tehdy, pokud se jej řidič dopustil dvakrát a vícekrát v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Nemožnost vyloučit agresivní řidiče, kteří významně porušují nejvyšší povolenou rychlost, ze silničního provozu bezprostředně po zjištění přestupku, jakož i účinně zabránit jejich obstrukcím v řízení o přestupku je závažným společenským problémem, který je skutečně nutno neprodleně řešit. Navrhované zajištění řidičského průkazu je totiž vázáno na stěží dokladovatelnou podmínku důvodného podezření, že se řidič bude vyhýbat řízení o přestupku. A mimochodem, Policie České republiky není vyjma blokového řízení správním orgánem projednávajícím přestupek a běžně nedisponuje znalostmi o průběhu jiných řízení se stejným řidičem. Dále toto zajištění řidičského průkazu na rozdíl od zadrženého řidičského průkazu neznamená, že řidič nebude smět řídit motorová vozidla, ale pouze to, že pokud řidič bude řídit motorové vozidlo, jak jsem již zmínil, poruší povinnost mít u sebe tento doklad, což je opět pouze přestupek se sankcí pokuty od 1 500 do 2 500 korun. Já tedy věřím, že s ohledem na výše uvedené Moravskoslezský kraj považuje skutečně návrh zákona v předloženém znění za nadále potřebný a koncepční, a žádám vás proto o podporu, o projití toho zákona prvním čtením a jeho posunutí do druhého čtení.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Předkladatelem vám byl představen velmi podrobně a do detailu.

Policie by také měla právo zadržet okamžitě řidičský průkaz v případě dalších překročení rychlosti, pokud by se toho řidič dopustil v předchozích 12 měsících ještě jednou. Lze to zdůvodnit tak, že autorům návrhu, tedy Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, nejvíce vadí skutečnost, že řidiči podezřelí ze spáchání dopravních přestupků využívají svého zákonného práva, nechávají se zastupovat právníky nebo specializovanými firmami a de facto se tedy z pohledu Moravskoslezského kraje vyhýbají tomu postihu. Ty argumenty určitě mají něco do sebe. Dá se jim rozumět, všichni tu praxi známe ať z médií, anebo teď nechci říci ze svých vlastních zkušeností, ale ze svého okolí, nebo z těch informací, které k nám přicházejí. Ale já jako zpravodaj už v tuto chvíli musím avizovat nesouhlas s těmi argumenty a budu avizovat také to, že v podrobné rozpravě budu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu. Těch důvodů je několik. Vláda nám zaslala negativní stanovisko.

Já je stručně zkusím nastínit, a jak jsem řekl, velmi zjednodušit. Tím prvním nesystémovým přístupem je skutečnost, a bylo to tu zmiňováno, že pokud řidič bude přistižen při takto vysokém nedodržení nejvyšší povolené rychlosti teoreticky nějakým automatizovaným systémem, například radarem, tak mu prostě ten řidičský průkaz logicky nemůže být odebrán v tu chvíli. Takže je to jakási nesystémovost a nerovnoměrnost, nerovné postavení vůči přestupcům. Další problematická záležitost, na kterou vláda poukazuje, je vůbec přístup k filozofii toho zákona a sankcí. K dnešku ten stav je takový, že řidičský průkaz, de facto zákaz činnosti ukládáme těm, kteří nějakým způsobem ohrožují nebo jsou závažně nebezpeční. Řidič, který je opilý, řídí pod vlivem omamných látek nebo před malou chvílí způsobil nějakou dramaticky závažnou dopravní nehodu. Jsou tam ještě další drobnosti.

I toto vláda považuje za zbytečné administrativní zatížení. Ale ten hlavní důvod, proč v tuto chvíli návrh zamítnout, je procesní nebo systémový z hlediska jednání nás, Poslanecké sněmovny.

Takže my v tuto chvíli počítáme s tím, že na příští sněmovní schůzi by mělo proběhnout první čtení.

Chci na vás apelovat, že pokud se chceme, a té debatě rozumím a je to určitě dobré, věnovat pohledu na bodový systém, revidovat ho, upravit, zpřísnit, je to správně a udělejme to, ale udělejme to systémově a logicky, jak jsem řekl, v dalších schůzích Sněmovny v rámci projednávání a následných pozměňovacích návrhů tisku 471. Nedělejme teď v uvozovkách zmatek a neprojednávejme jeden zákon dvěma způsoby. Takže tolik teď ode mne stručné vyjádření a zároveň tedy avízo, že budu v podrobné rozpravě navrhovat zamítnutí. Děkuji panu zpravodaji, a zahajuji obecnou rozpravu, do které mám přihlášku jak poslance Zbyňka Stanjury, tak pana zpravodaje, ale začneme netradičně, faktickou poznámkou pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.